Já si přesto myslím, že tento zákon, tak jak je předložen, dává ekologickým organizacím, aktivistům, kteří v nich působí, obrovskou pravomoc a nevyžaduje od nich pražádnou odpovědnost. To si myslím, že není v pořádku.

Já mám obavu, že by tento návrh významně zasáhl do procesu realizace významných infrastrukturních staveb u nás, a tím by došlo ke snížení konkurenceschopnosti naší republiky. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci. Další přihlášky nemám, takže rozpravu končím. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Ano, všechny vás odhlásím a prosím o novou registraci.